Jak bychom to měli udělat? Nedotkne se to důchodů? Co to slibujete, pane poslanče Skopečku? Jak by se to nemohlo dotknout důchodů? Vzpomeňme si, nechci vám připomínat prostě, co se stalo před deseti lety. Tak prosím, buďte korektní. České fiskální pravidlo je velmi tvrdé. Jeho únikové klauzule jsou přísné a vztaženy jsou pouze na rok, kdy dojde k nepříznivé situaci. Ministerstvo financí pod vedením dnešního premiéra, tehdy ministra financí Andreje Babiše, to takhle nechtělo. Poslalo do Poslanecké sněmovny závodního koně.

To znamená, to je ten základní problém. Protože my jsme se dostali do naprosto bezprecedentní situace.

Proto potřebujeme rozvolnit prostě toto strukturální saldo. Protože tato mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Protože to, že jsme vypnuli většinu ekonomiky, bylo proto, abychom ochránili zdraví obyvatel. Takže nelze očekávat, že umíme se vrátit příští rok na stejnou úroveň. Nelze to očekávat.

Já mám tady tabulky od roku 2007, mohu vám ta strukturální salda přečíst.

Ano, ale nemůže je v žádném případě vetovat.

Proto také nastavujeme důvěryhodnou a zákonem danou jasnou strategii konsolidace. A opravdu se domníváme, že pokud se proškrtáme ke druhé recesi, tak budou chybět prostředky, protože propadnou příjmy a zvýší se sociální dávky? To se domníváme? No já vám říkám, nezůstane. Prostě nezůstane. Jasně.

Takže porovnejte si ta čísla, která tady máme. A já říkám, že to nejde udělat bez zásahu do tohoto zákona. Bohužel ne. Bohužel ne.

Ta je měřena rozvolněním strukturálního salda.

Opakuji, že minimálně o 30 mld. ročně. To bych chtěla ještě připomenout. Já bych paní poslankyni Kovářové, tady jsem si udělala poznámku. A vsadím se, že všichni tady pro ten zákon zvednete ruku, který předloží někdy na programu, myslím, že dnes, pan ministr zdravotnictví. Jsou a budou vynakládány právě letos. Opět opakuji, únikové klauzule ani jednorázová a přechodná opatření nelze na to vztahovat.

A z hodnoty tohoto salda jsou pak stanoveny závazné výdajové rámce pro státní rozpočet a státní fondy. Čili v odvozených mantinelech se následně vláda musí držet i při sestavování návrhu státního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu.

Že prostě mohou být využity pouze v tom aktuálním roce. Můžeme, ale nemůžeme podle stávajícího zákona to promítnout do roku 2021.

Anebo navýšili daně. Chceme to? Já předpokládám, že nikdo tady, věříme pevně tomu, že nic takového v příštím roce nebude. Což potvrdil jak výbor rozpočtové prognózy, tak jako Mezinárodní měnový fond. To znamená, že obě tyto instituce neočekávají, že by k poklesu ekonomiky mělo dojít v příštím roce.

Vy to dobře víte. Ze sklepa. Takže ta základna je někde úplně dole.